Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já si tady dovolím stručně odůvodnit návrh této novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, zkráceně problematika, která se týká posuzování EIA.